K čemu to je?

Prosím, vraťme ten zákon do druhého čtení, nebo ho vůbec, až budeme hlasovat na konci, vůbec ho neschvalme. Nic se nestane. Děkuji.